Prosím, paní poslankyně.

A co je druhé obdivuhodné a druhá poklona. Konečně našel někdo yettiho. A teď jenom chci říct fakta. Za poslední rok se nám vystřídali tři, nebo řekněme přesněji čtyři ministři práce a sociálních věcí.

Dočkáte se a bude fungovat. A bezpochyby při projednávání tohoto návrhu zákona budeme mít čas ve výborech si prohlédnout harmonogramy i to, co se udělalo, neudělalo.

Děkuji. Pane poslanče, máte slovo.

Já samozřejmě uznávám, že jeho přístup je naprosto konzistentní, ale zas na druhou stranu je třeba říct, že v současné době a ten pozměňovací návrh byl veden touto snahou a já si za ním stojím a bojoval bych za něj i dnes, protože dnes máme dvě možnosti posílat elektronicky dvě části neschopenky a zbytek poštou.

Já samozřejmě, dneska to asi neprojednáme, tak si připravím reakci na kolegu Stanjuru, abych mohl mu oponovat úplně stejným způsobem, protože mě to baví a jeho evidentně také. A myslím si, že bychom měli v každém případě nakonec to sám řekl, že nám nezbývá nic jiného, než platný zákon odložit, protože by nebyl naplněn. Prodloužit jeho platnost a za tu dobu by si ministerstvo to mohlo udělat. Musím tady říci věc, která se možná kolegovi Zbyňkovi Stanjurovi nebude líbit, ale ani on není schopen ovlivnit některé procesy, které jsou názorově rozdílné uvnitř jednotlivých ministerstev. Takže já tu kritiku beru. Za tím pozměňovacím návrhem si stojím a prosím vás, abyste se k tomu i tímto způsobem postavili.

Zatím poslední faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

To je prostě realita. Já jsem to nepočítal. Ale paní bývalá ministryně mě inspirovala. Já jsem myslel, že když je nějaká povinnost, tak ministerstvo, v tomto případě práce a sociálních věcí, na základě zákonné povinnosti v tom pracovním pořádku připraví zakázku, zadávací dokumentaci a pokusí se naplnit zákon. Já bych tento argument bral tomu, že někdo něco nepředložil, nový návrh zákona, protože se střídali ministři a nebyl čas to vydiskutovat, provést to standardním připomínkovým řízením apod. A já bych očekával...

Ale musí to mít smysl. Musí to být reálné a nemůže to být výstřel několika paragrafů. Co to je jednotný informační systém práce a sociálních věcí? Ani ne ministerstva. Co to je? Jaké agendy tam patří? Žádnou odpověď jsem dodneška za těch 14 měsíců nedostal. Děkuji.

Nicméně vás nebudu přerušovat. Děkuji za slovo, byť tedy jenom už mi zbývá velmi krátký čas.

A vzhledem k tomu, že to dnes už určitě, milé kolegyně a kolegové, neprojednáme, tak opravdu i vám, kteří se třeba nezabýváte přímo touto oblastí, vřele doporučuji si zrovna tento tisk přečíst. Opravdu to stojí za to, protože něco takového jsem tady za těch zhruba pět let, co tady mám možnost sedět, nezažila.

Tak bych to tedy asi řekla velmi stručně. Ta důvodová zpráva má zhruba sedm, šest stran, a tudíž to máte přečtené opravdu za chvíli. Ale stojí to opravdu za to si to přečíst. Já bych chtěla podotknout, že minulá vláda a i ta současná vláda, byť tedy jedna politická strana v ní už nesedí, tak je téměř totožná. Povedla se jí zavést za dva roky.

To byla elektronická evidence tržeb. Elektronickou evidenci tržeb se podařilo minulé vládě za dva roky nejenom uvést v život ve smyslu zákona, ale i velmi prakticky. To znamená, že už museli podnikatelé vykazovat každou účtenku, a rozhodně to není systém, který by nebyl robustní, který by nebyl náročný na zavedení. Takže tady je ukázka toho, že pokud se chce, tak skutečně i velmi náročný systém ta vláda zavést umí. Ale evidentně jsou zájmy, které jsou vyšší, a ty, které mají nižší prioritu a kterým se věnuje menší pozornost.